A co říká pan David Štolpa? Celá podstata této novely je vlastně jednoduchá a přesně v duchu chování a vládnutí vlády Petra Fialy nesystémová, necitlivá a asociální.

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase.

Růst těchto položek však více dopadá na nízkopříjmové domácnosti.

Obyvatelé s vyššími příjmy mají navíc více možností, jak následky inflace krotit.

Odborníci už v minulém roce upozorňovali Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo vládu, že kvůli inflaci bude nutné přistoupit k mimořádné valorizaci. Dělo se něco? Vláda, jak je jejím zvykem a hlavním charakteristickým znakem, nedělala opět vůbec nic. A teprve potom chtěli říct lidem pravdu, že důchodci, kteří se legitimně těší na více než patnáct stovek, pak jich nakonec dostanou jen pár, říká třeba ekonom a komentátor Aktuálně David Klimeš. Ano, je to tak, vláda to říká. Ano, je to tak. Až se jí to podařilo. Současná vláda z opozice tolik let křičela, jak všechno zvládne lépe.

Aktuálně. Jo, nepřišlo ani euro.

Vládě Petra Fialy nedůvěřuje 55 % Čechů, českých občanů.

A na konci srpna této vládě nedůvěřovalo 84 % občanů. To říká pan Štolpa. Tak to jen v kostce. A proč by měl této vládě někdo důvěřovat?

Také na seniory samozřejmě vysoké ceny energií výrazně dopadají a senioři nemají zároveň možnost jít si o víkendu někam přivydělat. Ačkoliv si to zřejmě vláda prostřednictvím svých představ o pozdějším věku odchodu do důchodu myslí. Nikoho zřejmě už nepřekvapí, že si tato vláda připsala řadu prvenství, respektive vláda zařídila prvenství nám všem.

Kde jsou ty úspory? Já nikde žádné úspory vlády nevidím, ale co vidím dnes, tak snahu vlády naprosto asociálně sebrat seniorům peníze, na které mají dle zákona nárok, sebrat jim peníze, které v dnešní době a kvůli neschopnosti této vlády senioři potřebují pro zajištění alespoň základních potřeb.

Jen připomínám, že vláda údajně nechce riskovat, že by nestihla tady ve Sněmovně schválit snížení valorizace důchodů. Sáhla tedy proto k vyhlášení stavu legislativní nouze. Novela zákona by se tak mohla projednat ve zrychleném modu a hlavně s omezením vystupování zákonodárců, zejména samozřejmě nás opozičních.